Když pominu vynaložené náklady na tato trestní stíhání jak na straně státu, tak na straně osob, které byly stíhány, tak se musím ptát, zda skutečně stát udělal všechno pro to, aby bylo zabráněno dehonestaci jejich osobností v osobním a profesním životě.

Ano, a ze stenozáznamu zacituji pár reakcí a vystoupení, když se vydávali naši bývalí kolegové, konkrétně Vlasta Parkanová, pan docent Svoboda a paní Kailová.

Oba dva tu knihu velmi dobře známe.